Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Požádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Vám se, kolegyně a kolegové, omlouvám za přerušení této výživné debaty, aniž bych nějak snižoval její důležitost pro vás, ale víte, že tak jsme se dohodli na návrh grémia, že dnes provedeme ještě jeden volební bod právě teď v 16 hodin, a je to volební bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny, poté co včera pan poslanec Adolf Beznoska ukončil svůj mandát a kolegové z klubu ODS požádali o doplnění za jeho jméno do dalších, resp. do těchto dotčených orgánů a výborů.

Usnesení jste obdrželi, ale prosím o trpělivost, pro stenozáznam musím jeho obsah přečíst. Nominace jsou navrženy takto: do hospodářského výboru navrhuje sociální demokracie pana poslance Jana Mládka tam mohu konstatovat, že je to v souladu s tím tabulkovým rozdělením podle poměrného zastoupení. Kolegům z ČSSD tam jedno místo bylo k dispozici a nebylo doposavad obsazené. A ty ostatní změny se už tedy týkají, jak jsem avizoval, ODS. Jan Skopeček navržen do rozpočtového výboru, zároveň do výboru pro sociální politiku.

U tohoto typu volby volební komise standardně navrhuje hlasování veřejné provedené hlasovacím zařízením. Pokud budete souhlasit, tak navrhuji, abychom se s tím vypořádali najednou, jedním hlasováním. Teď prosím, pane předsedo, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Prosím vaše závěrečné slovo. Omlouvám se, pane předsedající, abych byl přesný. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje v tomto případě, takže můžeme k němu přistoupit. Takže přikročíme k hlasování o nominacích, tak jak je přednesl pan předseda. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě jednu větu. Prosím ještě jednu větu pro doplnění. Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v tuto chvíli tedy nemá předsedu, protože jím byl právě Adolf Beznoska a předseda komisí se volí tajným způsobem ze členů té komise. Takže já v tuto chvíli vyhlašuji lhůtu pro podání návrhu na předsedu této komise. A bude to stejné teď jako u všech těch ostatních voleb v těchto dnech do pondělí 3. dubna do 12 hodin, tak abychom tu věc mohli projednat na volební komisi a potom hlasovat, provést volbu na té dubnové schůzi. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom poznámku, protože jestli jsem dobře pochopil, možná ne. Tak se bude volit předseda té komise pro FAÚ. Nebude, nebude. Ne, ale obecně. Bude se volit. Ale já myslím, že předseda komise tak jako předseda výboru se volí na výboru nebo na komisi a pouze ho schvaluje potom Poslanecká sněmovna. Takže to by nebyla volba přímo tady všemi poslanci, ale pouze schválený potom všemi poslanci, nebo poslanci prostě. Já děkuji.